Toto volební komise přijala 1. prosince ve svém usnesení 175 a ještě konstatuje v tom usnesení, že nově zvolenému členu započne jeho čtyřleté funkční období, nejdříve by to bylo dnem 12. ledna, dneska už jsme v čase později, takže pokud dnes někdo bude zvolen, tak jeho období je čtyřleté. A ještě předtím, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 97 poslanců, pro 61, proti 6. Návrh byl schválen a provedeme tajnou volbu. V tuto chvíli přerušuji projednání tohoto bodu pro provedení tajné volby.